Děkuji panu ministrovi. Přečtu další omluvu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chci za sebe i za Občanskou demokratickou stranu jasně říci, že my jednoznačně podporujeme, a bylo to důležitou součástí našeho volebního programu, zvýšení platů učitelů. V druhé věci bych chtěl reagovat na vystoupení pana ministra Plagy.

Sám jako starosta nebo primátor města Plzně vím, že teprve ve chvíli, kdy zastupitelstvo v tomto případě schválilo nějaké rozpočtové opatření, rozpočtovou změnu, jsme se mohli bavit o tom, že na systém máme peníze. A to se tady nestalo.

Druhé téma. Totéž se týká vlastně financování mateřských škol na celý rok. Jenom pro zajímavost, u nás 100 milionů korun.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také zareagovala krátkými faktickými poznámkami na své předřečníky. Otázka vyšších platů učitelů a neučitelů kontra to, jestli to souvisí nebo nesouvisí s novým způsobem financování.

Důvodem je to, že už na začátku, pokud padá počet narozených dětí v jednotlivých krajích, a to padá skoro všude, tak už tam dojde k takovému krácení, které potom neodpovídá objemu, který potřebujeme na výplatu platů na jednotlivé výplatní pásky. A toto má změnit nové financování. Proto to velmi souvisí. Co se týká toho, co je nebo není ve financování řádně v rozpočtu zajištěno.

To znamená, odjakživa měla být financována.

Omlouvám se, tak nebudu zdržovat a přihlásím se do řádného příspěvku, protože jsme si slíbili, že faktické příspěvky nebudeme využívat, zneužívat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Cílem tedy tohoto návrhu je znovu otevřít debatu o financování školství.

Děkuji za pozornost. Děkuji a další v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Musím připomenout, že financování regionálního školství je vlastně založeno na dvou základních pilířích, a to už tady bylo řečeno, že jeho zřizovateli jsou jednotky veřejné samosprávy, tedy obce a kraje.

A pak je zde ten druhý pilíř financování regionálního školství a to je financování provozních nákladů, tedy nákladů na fungování budov, elektřinu, vodu, financování nákladů na zajištění tepla pro školy a také samozřejmě na opravy, rekonstrukce a investice. To financují obce i kraje ze svých rozpočtů, obce pro základní školy, kraje potom pro školy střední. Čili bavíme se teď tady o těch přímých nákladech na platy.